Pan místopředseda vlády Karel Havlíček má nyní slovo.

Nejsme v situaci, kdy by všechny firmy na tom byly špatně.

To znamená, nevím, co je divného na tom, že se snažíme podpořit segmenty, které se potřebují nejvíce, a naopak segmenty, které ne, v tuto chvíli necháváme. Soustřeďme se na to, kdo potřebuje podporu. Děkuji. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jenom reagovat na ta slova pana ministra o té cílené podpoře. Vy jste nepodpořili ani odpuštění odvodů těm zasaženým živnostníkům. Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy? Zájem o závěrečná slova v tuto chvíli není, otevírám tedy podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, k hlasování nic nemáme v tuto chvíli, tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a přerušuji tento bod, abychom se mohli připravit na třetí čtení.